Já jsem chtěl, když už dochází k těmto směnám, aby se spíše hledal prostor pro naše střední lesnické školy.

Nemyslím si, že by pan prezident potřeboval další honitbu. Myslím si, že ji možná chtějí někteří v kanceláři pana prezidenta.

Ale mrzí mě to o to víc, že bych samozřejmě raději než tady diskutoval o té změně na půdě zemědělského výboru.

A finanční zdroje, které tady zbyly po minulých vládách, už jsou pryč. Děkuji za pozornost. Zcela určitě bych chtěl, abychom se po volbách k tomuto tématu znovu vrátili, zastavili tento převod a postavili to na silnějších argumentech, než které dneska říká Ministerstvo zemědělství.

Konstatuji, že podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pokud je poslanec nepřítomen, interpelace propadá.

Interpelace také propadá.